Stanovisko prezidenta republiky s odůvodněním jeho nesouhlasu s tímto zákonem vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 611/8. Nejdříve se táži navrhovatelky ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové, zda se chce ke stanovisku prezidenta republiky vyjádřit.